Pane poslanče, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsme ráno odhlasovali, že třetí čtení budou probíhat do 15 hodin včetně diskuse, a 15. hodina se teď naplnila, tak vás požádám, protože budu muset přerušit jednání schůze, abyste svoji řeč dokončil v pátek jako první po zahájení rozpravy. Děkuji. Protože jsme si odhlasovali projednávání třetího čtení do tří hodin odpoledne, které nyní jsou, tak já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za váš čas.